Děkuji. Panu poslanci bude zodpovězeno písemně.

Děkuji za slovo.

Je známo, že Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy zareagovalo na situaci s uprchlíky tak, že na podporu integrace dětí do škol vyčlenilo finanční prostředky. Ministerstvo vnitra řeší financování integračních aktivit pouze do doby udělení azylu a dále v rámci státního integračního programu po dobu maximálně jednoho roku. Následně se ocitají osoby s azylem bez konkrétní systémové podpory.

A pokud ano, je ministerstvo ochotno uvolnit finanční prostředky na sociální práci, která povede k integraci těchto osob do společnosti? Děkuji za vaše odpovědi. Prosím, paní ministryně. Děkuji za slovo.

Takto co se týče zákona o sociálních službách, tak tam samozřejmě poskytujeme služby všem, kteří to potřebují.

Samozřejmě pokud o ní požádají.

Ale my jsme připraveni. Samozřejmě máme mechanismy na trh práce. Teď na podporu na trh práce budeme zavádět, nebo chceme určit na každém kraji jednoho člověka z úřadu práce, který by měl tuto agendu speciálně na starosti. Ale je to spíše do budoucna, abychom byli připraveni, protože jak říkám, v tuto chvíli se pro nás vlastně nezvýšil nějak počet uprchlíků, kteří by tuto pomoc potřebovali.

Ale samozřejmě Ministerstvo práce je připraveno, ale zatím je to příprava preventivní. Paní poslankyně nemá doplňující otázku. Stihneme ještě jednu interpelaci. Pan poslanec Josef Zahradníček bude interpelovat nepřítomného pana ministra Dana Ťoka ve věci výstavby technické infrastruktury. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, přeji vám příjemné a dobré odpoledne.

Touto změnou zákona je již téměř šest měsíců znemožněno všem investorům realizovat jejich stavební záměry, při kterých je podélné uložení sítí do silnic první, druhé a třetí třídy v zastavěném a zastavitelném území jediným možným technickým řešením. Proto se vás ptám, vážený pane ministře: Podnikají se již kroky k nápravě popsaného stavu, a to jaké? Případně je možné dát krajským úřadům na přechodnou dobu, než bude zákon upraven, takové pravomoci, že by mohly samostatně rozhodovat, zda je podélné uložení sítě do jejich silnic v konkrétních případech možné? Děkuji poslancům za pozornost a vám za písemnou odpověď. Děkuji, pane poslanče. Přečtu ještě omluvy.